Další analýza politické strany, citované zdroje v Událostech: Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci Události v měsíci před volbami do Poslanecké sněmovny odvysílala o hnutí ANO 62 negativních zpráv. Ani jedinou.

Takže tolik Česká televize. Já myslím, že by to měl tady pan ministr jasně říct. Ze mě samozřejmě udělali za deset let zlo, protože já nemám ten koaliční potenciál. Ne, nemám ten potenciál. Já jsem založil protikorupční hnutí.

Dobře počítám? Třicet čtyři jim bude.

Já nevím proč.

Ale Česká televize to nevysílá, protože samozřejmě to by asi nedopadlo dobře pro některé strany, které jsou tady u vlády.

Takže tím bych skončil.

Děkuji. Takže neplatí, ano.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já budu reagovat na to předchozí vystoupení pana ministra kultury, protože ve svém vystoupení zmínil jednu velice zajímavou věc.